Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Táži se navrhovatele, pana ministra, zda má zájem vystoupit? Má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, takže prosím kolegyně a kolegy opět o klid. Přesuňte své rozhovory do předsálí, opravdu je příliš vysoká hladina hluku na to, abychom mohli vyslechnout pana navrhovatele.

Děkuji mnohokrát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji panu předkladateli. Pokud se stále nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu tedy rovnou končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova?

Tudíž prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

Zemědělský výbor projednal návrh zákona 6. května, vydal stejné doporučení, tedy schválit. Návrh zákona dále prošel druhým čtením, a to obecnou a dále i podrobnou rozpravou, 1. června na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, přičemž k návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Garanční výbor tak návrh dále neprojednával. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné pozměňovací návrhy, lze přikročit k hlasování o zákonu jako celku. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.